Máme zde dvě děti.

Těžko říci, zda ji tento pocit uspokojí.

Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Takže vůbec neplatí vládní a ministerská argumentace, že chce zvýšením příspěvku saturovat pouze ty rodiče, kteří nemají žádný jiný příjem. Jde o plošnou a obligatorní dávku státní sociální podpory.

Nehledě na to, že argumentace aktuální příjmovou a finanční situací jednotlivých rodin nemůže být silnější než zachování ústavních principů rovnosti jak mezi dětmi stejného věku, tak mezi jejich rodiči. Kolegyně a kolegové, za dva roky, co působím jako poslankyně, jsem nezaznamenala tak silný a opravdový zájem o projednávání nějaké legislativní předlohy, jako je tomu v tomto případě.

Děkuji vám. Já vám děkuji.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Hnutí SPD proto spolupředložilo pozměňovací návrh, aby na zvýšený rodičovský příspěvek, který bude zvýšen o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, měli nárok všichni rodiče s dětmi do čtyř let. Jde nám především o ty, kteří pracují. Hnutí SPD odmítá diskriminaci rodičů, kteří museli jít do práce, aby uživili svoje dítě a sebe sama.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje propopulační politiku, aby se rodilo více dětí v řádných pracujících rodinách. Ještě bych dodal, že ale mám špatné tušení, že poslanci ČSSD budou hlasovat proti tomu našemu pozměňujícímu návrhu. Takže se tady definitivně ukáže zcela jasně, jak to myslí ve skutečnosti se svou sociální politikou. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje propopulační politiku, aby se rodilo více dětí v řádných pracujících rodinách.

Tady vidíme, jak si ČSSD a paní ministryně protiřečí, slušně řečeno.

To je skutečný... tedy na 80 tisíc korun. To je skutečně otřesný přístup této vlády vůči slušným pracujícím maminkám. Podle paní ministryně, a věřím, že i podle jejích kolegů ve vládě, je náš návrh, aby měli na zvýšenou rodičovskou nárok všichni rodiče s dětmi do čtyř let, prý věcně spravedlivý, ale má prý legislativní chyby. To je dost nesmyslné. Přitom největší paskvily a skutečné paskvily tady vždycky předvedly vládní strany.

A není to přitom pravda. Žádný věcný důvod tam přitom není.